Nechtěl jsem, aby to vyznělo, že to byla praxe jenom na obecních školách nebo na vesnicích, spíše jsem vycházel z reality tam, kde jsem zaznamenal poprvé signály o tom, že se to děje. Druhá věc. Bohužel ke snižování prostředků na mzdy docházelo za pravicových vlád. To je jedna věc. A to, že se psalo, jak se učitelům přidalo obecně se přidávalo, ale bralo se to z nenárokových složek, čili objem prostředků se na školách neměnil, anebo se snižoval. Můžu doložit z konkrétní školy. Poprosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Připraví se pan poslanec Heger.

Děkuji.

A to, co je předloženo tady, je přinejmenším aspoň nějaký symbolický signál, že některé věci by se pro učitele měly zlepšit, i když to není jistě přes zákoník práce ten nejšťastnější. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, vážená paní předsedající. Jsou prázdniny.

Pane poslanče, vy jste dal procedurální návrh, že chcete přerušit projednávání tohoto bodu? Dobrá, budeme o tom hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami.

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Gabala o přerušení tohoto bodu do září.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Mám zde faktické poznámky, dám jim přednost. Poprosím paní ministryni, která je přihlášena s faktickou poznámkou.

A co se týká školských odborů, tak se domnívám, že je to kvalifikované fórum, kterému můžeme důvěřovat. Co se týká čísel, která máme zprostředkovaná prostřednictvím úřadu práce, i ta napovídají, že dochází k tomuto negativnímu trendu. Domnívám se, že všichni pedagogové, kteří nás v tuto chvíli sledují, by vám potvrdili, že k těmto metodám v praxi dochází. A není důležité, jestli je to většina pracovněprávních poměrů, které jsou takto postiženy, anebo jich je menšina, ale jde o to, že je nepřípustná záležitost tímto způsobem narušovat kvalitu vzdělávání a z hlediska neufinancování vzdělávacího systému, kde máme dlouhodobě problémy s normativy, tímto způsobem na úkor učitelů a potom kvality vzdělávání našich dětí postupovat. Prosím, rozumím zákonodárcům, že někdy méně je více, ale v tomto případě se velmi přimlouvám za podporu tohoto vládního návrhu. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Opálku. Prosím, máte slovo. Chci jenom učinit poznámku ke kritikům zákoníku práce.

Uvedu vám jeden příklad.

A protože se nám nepodařilo za 25 let budování kapitalismu ještě zkultivovat to prostředí, tak ho holt musíme regulovat zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti, zákonem o bezpečnosti práce.

Tolik jenom jsem chtěl doplnit. Prosím, máte slovo.

Když to dneska nepřerušíme, tak třetí čtení bude nejdříve 16. září, pokud to bude priorita vlády. Ale zvítězili jsme v hlasování.